My jsme se domluvili, že pokud pan kolega Michálek bude na tomto trvat, že vystoupí v obecné rozpravě a já potom načtu legislativně technickou úpravu, kterou zpracovala sněmovní legislativa, aby bylo možné tomuto požadavku na změnu hlasovací procedury vyhovět. To jenom avizuji, že když pan poslanec Michálek vystoupí, bude mít zájem na odděleném hlasování bodu F, že mu bude vyhověno, tedy spíš vyhověno to bude záležet na Sněmovně, ale já toto podpořím načtením legislativně technických úprav.

Ale jsou opravdu lidé činorodí, schopní, i lékaři, kteří případně v tomto věku operují.

Domnívám se, že i mnozí z nás znají lidi, kteří mají více než 70 let, jsou v této Sněmovně a jsou podstatně větším přínosem pro toto plénum než mnoho podstatně mladších kolegů. Takže domnívám se, že by to zasloužilo ještě pozornost, zda byste přece jenom nezvážili podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Dalším problémem u tohoto zákona je, že neustále, zvláště u státního rozpočtu jsem poslouchala pana ministra financí, jak hovoří o snižování počtu úředníků.

U těch opravdu výkonných?

Jak mi jeden kolega říkal, jak to chápe, já to beru, ale já prosím vás jsem technik. A prostě pro mě ty počty jsou docela jasné. Dojde ke zvýšení.

Tak si racionalizaci státní správy opravdu nepředstavuji.

Tak pořád hledám, kde je to snižování, jak o tom hovořil pan ministr Stanjura. Já to prostě nevidím a matematika je docela neúprosná věc. Tady taky bude plus, nebude znaménko minus. Komunikace s opozicí tady mám poznámku. Pokud se týče přechodných ustanovení, je tam přesoutěžení povinné do 18 měsíců od účinnosti tohoto zákona.